Pan poslanec Ondřej Veselý: Proti návrhu.

Pan poslanec Jan Volný: Pro návrh. Pan poslanec Lubomír Volný: Proti návrhu.

Paní poslankyně Miloslava Vostrá: Proti návrhu.

Pan poslanec Marek Výborný: Proti návrhu.

Pan poslanec Pavel Žáček: Proti návrhu.

Pan poslanec Ivan Bartoš: Proti návrhu. Pan poslanec Jan Bartošek: Proti návrhu.

Pan poslanec Marek Benda: Proti návrhu.

Paní poslankyně Jana Černochová: Proti návrhu. Pan poslanec Alexander Černý: Proti návrhu. Pan poslanec Jiří Dolejš: Proti návrhu.

Pan poslanec Jan Farský: Proti návrhu. Pan poslanec Milan Feranec: Pro návrh. Pan poslanec Dominik Feri: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Foldyna: Proti návrhu. Paní poslankyně Alena Gajdůšková: Proti návrhu. Pan poslanec Petr Gazdík: Proti návrhu. Pan poslanec Miroslav Grebeníček: Proti návrhu. Pan poslanec Stanislav Grospič: Proti návrhu. Pan poslanec Josef Hájek: Pro návrh. Pan poslanec Jan Hamáček: Proti návrhu.